Já vám děkuji, pane ministře. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď pane ministře. Já jsem nechtěla říci, že by se o to Ministerstvo školství nestaralo, myslím si, že komunikace se starosty probíhá. Jen poznámka, co se týče obcí jakožto zřizovatelů a vlastníků budov.

V celé republice, myslím, že je to, možná že mám starší informace, asi 11 procent.

Co se týče rozpočtového určení daní, já to jen připomenu. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. Ony mají daleko více finančních prostředků na investice, ale právě v těch obcích a městech, kde je potřeba vystavět novou základní nebo mateřskou školu, tam je potřeba investovat i do jiné občanské vybavenosti, takže skutečně ty obce jsou v obrovském stresu, a především zastupitelé a starostové, protože samozřejmě rodiče a občané se obracejí především na ně. Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná. Takže já jen prosím o to, aby ten problém byl skutečně řešen rychle, aby byly dotační tituly, které se v podstatě osvědčily, ty národní dotační tituly, protože máme kritickou situaci v oblasti kapacit mateřských a základních škol, aby byly vypsány, aby se do nich dalo poměrně dostatečné množství finančních prostředků, aby obce věděly, že ty finanční prostředky budou k dispozici, a mohly se připravovat ohledně dokumentace.

Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady.

Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě zřizovatel, tedy obec, staví kapacity pro ty ostatní obce.

Děkuji. Pan ministr se hlásí.

Toho jsem si vědom. Tak, paní poslankyně se hlásí. Chce se na něco zeptat asi. Už se nechci zeptat, já vám poděkuji za všechny odpovědi, pane ministře.

Děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o přijetí nějakého usnesení. Určitě ne.

Další v pořadí je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci budování jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí a stav postupného nahrazování systémů společnosti OKsystem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 571. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo.